A to je právě věc, na kterou bychom se měli důkladně zamyslet, jestli to skutečně bylo cílem Ministerstva financí, které chtělo chránit státní podniky, aby nebyly poskytovány informace, které je mohou poškodit v hospodářské soutěži. Nemyslím si, že by ten původní důvod mířil proti registru smluv tak, jak dneska funguje, ale spíš šlo opravdu o skutečnosti, které se žádají podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ne které se zveřejňují bez dalšího. Jinak dále vzhledem k tomu, že u tohoto zákona je ten problém, že obsahuje implementační část, tíží nás tam povinnosti od Evropské unie a hrozí nám pokuty desítky milionů korun za pozdní implementaci, tak bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů, tak abychom se tím mohli zabývat. Na 7 dnů, abychom se tím mohli zabývat ještě příští týden ve středu. A k těmto návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Já vám děkuji, pane předsedo. Faktická poznámka paní poslankyně Bereniky Peštové na vaše vystoupení. Prosím, máte slovo.

Tak mě zajímalo, jestli jste spíš zúžili tyto informace, které si myslím já, jsou úplně zbytečné.

Děkuju vám za odpověď, kterou mi určitě teď řeknete. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Skutečně tento zákon upravuje problematiku zneužití práva na informace, tak jak na ni dlouhodobě upozorňují i různé svazy samospráv, kde dochází k tomu, že někteří lidé mají jiné důvody, než které zákon shledává jako relevantní, a i soudy dovodily, že v některých případech, pokud jde o zneužití práva na informace, je možné tu žádost odmítnout. Ale určitě to neznamená, že by každá žádost o informace, pokud jich zrovna přijde víc, pokud úřad řeší něco důležitého, byla zneužitím práva na informace. Naopak, pokud jde o Ministerstvo životního prostředí, musíme vycházet z toho, že Ministerstvo životního prostředí je ústřední správní úřad, je to ministerstvo, které rozhoduje nejzásadnější věci v problematice životního prostředí, takže určitě je tam zájem na veřejné kontrole. Pokud jde o platy úředníků, v těch nejvyšších patrech to právě řeší předložený návrh tak, že ti, kteří skutečně vedou ministerstvo, a tak dále, tak u nich by neměla být žádná pochybnost a informace o výši jejich příjmů bude poskytována automaticky. V nižších patrech, která nejsou výslovně uvedena ve výčtu v zákoně, bude prováděn i nadále test proporcionality, který vyžaduje Ústavní soud, aby se prováděl jednotlivě. Pokud je v případě takové žádosti dovoditelné, že je žádána v souvislosti s úplně jiným řízením ve snaze způsobit nátlak na určitou osobu, která třeba rozhoduje ve správním řízení, pak může jít o případy zneužití práva, kdy se ta žádost odmítne. Toliko tedy k dotazu paní kolegyně.

Nikoho nevidím, jeli tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se hlásí pan poslanec Radek Vondráček, ale před ním s přednostním právem pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo. Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 1027 a odkazuji se na odůvodnění, které jsem přednesl v obecné části rozpravy a které je uvedeno přímo ve sněmovním tisku.

Ano, a hlásím se i k návrhu na zkrácení lhůty. Děkuji za připomenutí. Na 7 dnů. Dobře, děkuji. Nyní tedy pan poslanec Vondráček. Děkuji za slovo. Takže já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 1038, jak je uveden v systému.

Dovoluji si jenom jednu krátkou připomínku. Říkal jsem, že jsme neprojednali tady tyto námitky, ačkoli se o té problematice vědělo, protože byly zkráceny lhůty a neměli jsme na to v podstatě důstojný čas. Teď se opět navrhuje zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. Zase to budeme dělat poměrně narychlo.

Jestli tedy... A já vám děkuji za vstřícnost, pane poslanče.

Nikoho nevidím, všechny návrhy zazněly, v tom případě končím i podrobnou rozpravu. Není tomu tak. V podrobné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dnů.

Eviduji žádost o odhlášení.